Nevidím námitky, pokračujeme dál.

Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 18. června 2020 na 51. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili projednávání těchto bodů ve sloučené obecné rozpravě do 15. září 2020. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Jana Krutáková, případně další z navrhovatelů, pan poslanec Marek Výborný a pan poslanec Stanislav Grospič. Připomínám, že zpravodajem u všech těchto sněmovních tisků je pan poslanec František Navrkal. Nyní budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. O slovo se přihlásili ale s přednostním právem tady se mi hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nedokážu odhadnout, jak dlouho bude trvat rozprava, tato sloučená. Nicméně tento návrh jménem našich dvou klubů podávám.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 266, přihlášeno 101 poslanců, pro 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Tak. A s přednostním právem vystoupí pan místopředseda. Prosím, máte slovo.

Svědčí o tom i ty tři návrhy, které jsou zde předloženy. A návrh, který předložila skupina poslanců Starostů a nezávislých, je sice koncepčně trochu odlišný, je postaven nikoliv na změně ústavního článku, ale na Listině základních práv a svobod, což je možné.

Myslím si, že to je vhodné opatření, které najde pochopení i v Senátu, protože většina těch věcí, které tady máme v Poslanecké sněmovně, ne úplně vždycky rezonuje v řadách Senátu, ale vzhledem k tomu, jaká je široká shoda zde, předpokládám, že bude i dostatečná shoda tří pětin senátorů k tomu, abychom takový zákon, až ho přijmeme, ústavní zákon, až ho přijmeme, byl přijat i v Senátu, abychom tedy dospěli k dalšímu ošetření té důležité ústavní ochrany vody v České republice.